Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď.

Tak určitě to tak není.

A bohužel sportu nebyla věnována taková pozornost.

A technická novela současného zákona o podpoře reagovala mnohem rychleji, efektivněji a flexibilněji na nastalou situaci ve sportu, a to s ohledem na korupční kauzy přímo na MŠMT a zároveň velmi zdlouhavé a kritizované vypisování jednotlivých programů na podporu sportu.

Všechny tyto okolnosti podporují zvolenou cestu technické novely zákona o podpoře sportu, jehož hlavním cílem je vznik Národní sportovní agentury a vyčlenění sportu z MŠMT.

A jednoznačně, potřebujeme mít jedno centrum.

Při vzniku Národní sportovní agentury budou prostředky na podporu sportu převedeny z MŠMT do agentury rozpočtovým opatřením.

Já v tom nevidím nic špatného.

Tak, prosím. Takže prosím. Tady si z toho odnáším, že je to jako poslanecký návrh, protože Ministerstvo školství by v adekvátní době nebylo podobný návrh schopné připravit. Proto jste se vyhnul legislativnímu procesu přes vládní návrh. A ještě prosím doplňující dotaz. Vzhledem k tomu, že Národní sportovní agentura bude plně digitalizována, bude přijímat žádosti elektronicky, vydávat všechna rozhodnutí elektronicky, nezávisí tedy na tom, kde bude mít sídlo podporujete myšlenku, že by neměla mít sídlo v Praze, ale naopak třeba posílit nějaký chudší region České republiky? Prosím.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Věřím, že se shodneme na tom, že mnohé tyto nepravdivé zprávy mají na naši společnost destruktivní vliv. Za této situaci považuji za zásadní posílení mediální gramotnosti a kritického myšlení.